Děkuji za slovo, pane předsedající. Jakkoliv to věcně nemusí vypadat, tak ten předcházející bod a ten současný bod spolu souvisejí. Souvisejí spolu tím, jak v drtivé většině této Poslanecké sněmovny má samotná Poslanecká sněmovna, její orgány procedury a jakou mají váhu.

Nakonec po dvou přestávkách koaličních stran se většina sněmovny rozhodla, že svoje ústavní povinnosti plnit nechce a že splní nějaké zadání, které vyslovil někdo nad touto Sněmovnou.

Tím přecházím volně k tomuto bodu. Zatímco minulý bod jsme řádně neprodiskutovali, a stejně jsme ho prohlasovali, tak tento bod... Pouze mým prostřednictvím. Já když tak poslance vyzvu k tomu, aby se zklidnili.